Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Jan Hamáček osobní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium Poslanecké sněmovny. Navrhujeme bod 255, sněmovní tisk 586, námořní plavba, třetí čtení, a 257, sněmovní tisk 643, silniční doprava, třetí čtení, projednat jako první a druhý bod v bloku třetích čtení ve středu 3. června;

v pátek 5. června bychom jako první bod projednali bod 1, sněmovní tisk 868, kompenzace zdravotních služeb, zkrácené jednání, a poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku třetích čtení.

dále bod 370, zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby, zařadit pevně na úterý 16. června jako první bod;

Po jejím skončení bychom otevřeli nejdříve přerušenou 47. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom ukončili, a následně bychom otevřeli přerušenou 14. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom také ukončili. To je z mé strany pro tuto chvíli vše.

To je z mé strany vše. Akorát s přednostním právem já mám písemnou přihlášku pana předsedy Rakušana, takže jako druhý. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Všechna tři krajská zastupitelstva mnozí z vás jsou také členy krajských zastupitelstev se tímto tématem zabývala ještě před koronakrizí, která nás potkala. Všechna tři zastupitelstva odsouhlasila takový návrh, který má si pomoci s deformací systému, jak se krajům v České republice rozdělují finanční prostředky. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím o klid v sále. Případné debaty přeneste do předsálí. Já vám děkuji, pane předsedo. Ty koeficienty byly stanoveny už v roce 2000 netransparentním způsobem a dodnes krajská reprezentace, nezávisle na politické příslušnosti, prostě neví, jak se vlastně parametry pro rozpočtové určení pro kraje v České republice tehdy určovaly. Zlé jazyky tvrdí, že silní hejtmani si v té době prosadili takové parametry, které se tomu jednotlivému kraji hodily, ale co se ukazuje jednoznačně, za dvacet let fungování krajů v České republice už jsou tyto parametry dávno, ale dávno překonané. Kraje, a to především ty velké kraje v České republice, jsou jednoznačně kráce

Mimochodem těchto silnic je v České republice v rámci silniční sítě 92 %.

Nikdy se tak nestalo.